Já si myslím, že toto je institut, instrument a nástroj, který bude používat Policie České republiky v ojedinělých případech. Že se bavíme o deseti případech ročně, možná méně. Jsem dalek toho, abych upíral práva poctivým držitelům zbraní. Je to přesně naopak.

To znamená, my chceme podporovat poctivé držitele zbraní. My stojíme na jejich straně. A osobně si myslím, že občan, který drží zbraň pro vlastní ochranu, pro své koníčky, není nebezpečím pro stát. Přesně naopak. Z těchto důvodů přicházíme s těmito návrhy.

Snažíme se touto normou. Já vás poprosím o to, abyste hlasovali o návrzích tak, jak byly předloženy, a podle stanoviska Ministerstva vnitra. Děkuji za pozornost a děkuji i za tuto debatu. Dorazily ke mně dvě omluvy.

Zeptám se ještě zpravodajů, protože máme tři zpravodaje, zda chtějí vystoupit. Pan poslanec Váňa nechce, pan poslanec Schwarz si nepřeje vystoupit a pan poslanec Seďa, toho zde nevidím. V tom případě budeme hlasovat. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a také k nim sdělil stanovisko. Vás ostatní prosím, abyste se usadili, ztišili, a přistoupíme k hlasování. Vážené dámy, vážení pánové, pane předsedo, na základě usnesení garančního výboru, kterým je výbor pro bezpečnost, jsme připravili a doporučili Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení podle procedury, která je součástí sněmovního tisku 677/6, kterou máte k dispozici. Legislativně technické úpravy ve třetím čtení nebyly předneseny.

Jenom vysvětlím. Tento pozměňovací návrh upravuje pravomoc policie zajistit zbraň tak, že by toto zajištění prováděli specialisté ze služby pro zbraně a bezpečnostní materiál. Nebyl by to tedy jakýkoliv policista, ale specialista z této služby. Pokud by byl přijat pozměňovací návrh B, pak by to nebylo hlasovatelné.

A komplexní pozměňovací návrh z výboru pro bezpečnost. Na závěr potom hlasování o zákona jako o celku. Zeptám se, zda někdo navrhuje jiný postup.

Nejprve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu označeném jako písm. B. Stanovisko garančního výboru je nedoporučuje. Zahajuji hlasování.

Návrh nebyl přijat. Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Gabala označeného písmenem C.

Všechny vás odhlásím. Hlasování prohlašuji za zmatečné. Prosím o novou registraci a budeme hlasovat o námitce ještě jednou.

Tento návrh byl přijat. Stanoviska zazněla. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. C pana poslance Gabala.